Čili nebude vyžadováno speciální povolení podle stavebního zákona.

To už jde z Ministerstva pro místní rozvoj, které bude potřebné podrobnosti řešit záměr týkající se, nebo záměr náležející do kompetence státu.

Současně se navrhuje vytvoření národního geoportálu územního plánování, rovněž tedy toto v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, který bude jakýmsi informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování, a součástí bude též evidence územně plánovací činnosti. Ve stavebním zákoně se potom zavádí povinnost projektantů územně plánovacích dokumentací zpracovávat vybrané části těchto územně plánovacích dokumentací v jakémsi jednotném standardu, pokud bude pochopitelně tento standard vydán.

Děkuji mockrát. Děkuji, pane ministře. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přečtu omluvu. Do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jakub Michálek z osobních důvodů.

Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Já přesto zkusím aspoň stručně pro ty z vás, kterých se tato problematika týká a bude týkat především na hospodářském výboru, velmi stručnou rekapitulaci.

Rád bych v úvodu svého vystoupení zpravodaje připomněl velkou a řeknu ojedinělou dohodu, která tady v tomto volebním období v této Sněmovně vznikla. Je to téměř na den přesně před dvěma roky, v zimě 2018, kdy jsme se tady domluvili, že tento zákon budeme novelizovat, tehdy jsme tomu řekli takovou rychlou poslaneckou záplatou, seznamem pozměňovacích návrhů, na kterých bude tedy široká shoda. A dívám se na kolegy jak z pravicové, nebo po mé pravé ruce, tak na druhé straně sálu. Tehdy se nám povedlo opravdu sejít se, skupina předkladatelů ze všech devíti klubů tady v Poslanecké sněmovně, a našli jsme tehdy řešení, které podle mého názoru bylo a je dobré kompromisní, a hlavně funkční. To chci podtrhnout. Ta novela vládní, která je nám teď předkládána na řadu z těch našich kroků z roku 2018 navazuje. Jenom namátkově. My jsme tehdy se dohodli na té předběžné držbě, správně tedy mezitímním rozhodnutí, které aplikujeme jenom na určité vybrané strategické stavby. Dohodli jsme se na hospodářském výboru, že si to de facto vyzkoušíme, co to bude dělat v praxi. Vláda teď tady s tím seznamem pracuje a bude k našemu zvážení a posouzení, jestli ho chceme, nebo nechceme nějakým způsobem rozšiřovat například. V té společné poslanecké novele jsme použili také řadu zjednodušení typu jednodušší hromadné obesílání účastníků řízení. Zavedli jsme ty speciální úřady pro územní řízení a vyvlastňování. Dnes jich je pouze čtrnáct na krajských úřadech. To je věc, která byla odložena. Funguje až od září loňského roku.

Nyní tedy tady máme tu slibovanou vládní novelu. Přiznám se, čekal jsem ji o trošičku dříve. Přišla sem do Sněmovny 10. prosince loňského roku, ale mám pochopení, protože to mezirezortní jednání bylo poměrně komplikované.

Dohoda byla dosažena. Je nám to tedy předkládáno bez rozporu. Takže můžeme to vnímat jako i jistý předkrok k oné velké rekodifikaci teď se vůbec nechci pouštět do úvah a spekulací, jestli a jak dopadne, kdy a v jaké podobě tady bude. Ale znáte mě, jsem optimistou. Věřím, že nezávisle na debatě o té rekodifikaci dosáhneme v maximální možné shodě nějakého průniku názorového i tady mezi námi právě u tohoto liniového zákona. Aspoň za sebe chci říct a avizovat i vám kolegům z opozice, že určitě moje vidění světa a projednání toho zákona bude stejné jako před dvěma roky. To znamená, budu se snažit, aby své do toho mohli vložit primárně tedy v hospodářském výboru zástupci všech poslaneckých klubů tady u nás ve Sněmovně. Nebudu opakovat dlouze to, co před chvílí řekl předkladatel, pan ministr. Jenom zmíním, a je to férové říci vám, kteří jste zástupci samospráv obcí nebo krajů, že ten návrh zasahuje právě do územního plánování. On poměrně závažně zvyšuje závaznost nebo platnost politiky územního rozvoje, to znamená plánování těch strategických staveb nad územními plány krajů i obcí. To je férové říci dopředu a určitě na výborech se tomu budeme věnovat. Zpřesňuje a jasně stanovuje některé lhůty potřebné pro vyvlastňovací proces a dává také jednoznačné lhůty. Vycházeli jsme z praxe v těch návrzích. Například výkupy pozemků nově už by neměly být podle znaleckých posudků, ale podle cenových map, a tak dále, a tak dále. Nebudu tím zdržovat. Přihlásím se ještě do obecné rozpravy, kde bych také rád řekl svůj názor k některým pozměňovacím návrhům. Ale teď dodržím roli zpravodaje tohoto zákona. Předpokládám tedy, že garančním výborem bude výbor hospodářský. A uvidíme, jaká bude chuť i vaše ochota k těm jednáním. Na konci června zákon odcházel do Senátu. Tak vám avizuji svoji prosbu, možná i říkám, že kdyby se nám to i teď povedlo během půl roku, tak bych to považoval za úspěch a shodu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené v tuto chvíli čtyři poslance. První v pořadí je paní poslankyně Matušovská. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Problém mám pouze se zákony, které podle mého nevyplývají z novely zákona 416.

A potom samozřejmě článek 22 školský zákon a pořádkové lhůty. Ráda bych, jestli byste mi to, pane ministře, mohl vysvětlit. A samozřejmě nemusíte teď hned, abyste se s tím seznámil, ale bude mi to stačit na hospodářském výboru. Děkuji.